Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, myslím, že zpravodajská zpráva paní ministryně, která opět zastoupila i druhého ministra naprosto bravurně, byla vyčerpávající. Dodal bych jen, že uzavření této mezivládní dohody je v souladu s právním řádem ČR a nedotkne se ani závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Dohoda je rovněž v souladu s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva a se závazky České republiky vyplývajícími z jiných mezinárodních smluv. Navrhuji postoupit tento tisk do dalšího projednávání a přikázat tisk k projednání opět zahraničnímu výboru Sněmovny. Děkuji panu zpravodaji. Přerušuji tento bod s tím, že je přihlášen pan poslanec Zbyněk Stanjura a paní poslankyně Fischerová. Ještě než přeruším jednání, dám slovo panu kolegu Benešíkovi vzhledem k jeho oznámení ke konání jednání výboru. Prosím, pane předsedo. Děkuji, pane místopředsedo. Všem členům výboru pro evropské záležitosti. Omlouvám se, že vám zkrátím obědovou přestávku, ale situace je vážná. Budeme projednávat migrační azylovou politiku.

Věřím, že nikdo další nemá už informaci pro členy Poslanecké sněmovny. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji. Přerušuji bod číslo 75 před zahájením obecné rozpravy.